Pan kolega Šincl uplatnil námitku proti dvěma hlasováním. Já jsem o tom takto nechal hlasovat a Sněmovna rozhodla. Já si vyprošuji poznámky o tom, že něco manipuluji. Já postupuji striktně podle jednacího řádu.

To je první manipulace. Tak můžete stokrát tvrdit, že postupujete striktně, striktně a striktně podle jednacího řádu, ale jestli 70 minut je bezprostředně, no tak dobře, to pak je blázinec.

To znamená, že jsme vlastně o žádném návrhu ještě nehlasovali.

Nemáte pravdu. Vy tvrdíte, že žádné hlasování ještě neproběhlo tím, že jsme přijali námitky proti výsledkům hlasování. Žádný.

Takže prosím umožněte vystoupit v rozpravě ostatním poslancům, kteří o to mají zájem.

Nicméně jsem umožnil vystoupit těm, kteří mají přednostní právo. Ale dle mého názoru platí stále ustanovení jednacího řádu, že o námitce se rozhodne bez rozpravy. Toto je můj názor a toto je můj názor na řízení schůze.

A teď jsme za námitkou, jsme před hlasováním, které neproběhlo. Ale neproběhlo! Tak pokud proběhlo, tak platí výsledek.

Buďto hlasování proběhlo, a pak platí, anebo neproběhlo, protože bylo z nějakého důvodu nelegitimní, tak neplatí. Pokud neplatí, budeme hlasovat znovu, jsme před hlasováním ve třetím čtení, a protože vystoupili ministři, tak ne vy, pane předsedající, ale otevřela se rozprava. Jsme v rozpravě a žádný jiný výklad není možný.

Ale v tom nejsme ve sporu, když jsem chtěl vystoupit, tak jste mi to slovo nedal, a já jsem to akceptoval. Ale teď nebudeme hlasovat o námitce přece, teď nás žádné hlasování o námitce nečeká. Tak nepoužívejte k obhajobě svého postupu argument námitky. Takže pan ministr Zaorálek otevřel rozpravu ve třetím čtení, nic jiného neudělal tím, že zavzpomínal na staré dobré časy.

Pan předseda Fiala. Děkuji vám za slovo. Chci říct jenom jednu věc. Dosti podstatnou, a to tu, že ten pozměňovací návrh pana poslance Urbana byl podán 13. března. Třináctého března. Vládní koalice měla možnost se radit o tomto pozměňovacím návrhu od 13. března a domluvit se, jak na něj bude reagovat. Nezvládla to a prostě dopadlo to dneska tak, jak to dopadlo.

Ještě zde bylo jedno přednostní právo.

Jinak bych chtěl říci, že postup, který zvolila sociální demokracie, když zmasírovala své poslance, aby šli hlasovat jinak, byl prostě chybný. Měli jste navrhnout revokaci hlasování, to jednací řád zná, bylo by to bez problémů. Akorát prostě podávat námitku potom, co byl odhlasován celý zákon, proti jednomu dílčímu hlasování, je fakt věc, která se tady nikdy nestala, a zavádíte tady velmi zvláštní precedent.

Ale pokud byl zákon ukončen, tak pak podávat námitku do dílčího hlasování je prostě věc, která se tady nikdy nestala a kterou asi bude muset rozhodnout někdo mimo tento dům. Děkuji. Děkuji za slovo. Jestli jsem dobře pochopil, je otevřena obecná rozprava k bodu číslo 23 a v tom případě já žádám o přestávku v délce 60, 55, 50 minut na jednání klubu TOP 09. V tom případě takovéto žádosti vyhovím.